Ty už ale uplynuly, tak se chci zeptat, zda trvá na návrhu.

Tedy hlasujeme tento procedurální návrh. Já zahajuji hlasování o přerušení schůze do 1. září, tak jak navrhla paní poslankyně. Ptám se, kdo je pro?

V hlasování číslo 8 přihlášeno 160 přítomných, pro 60, proti 85. Návrh byl zamítnut.